Pouze odkážu na to, že již jsme měli náhradní karty načteny, takže jenom na toto upozorňuji. Stejně tak už byly načteny omluvy, které také jsou platné z načtení v dnešním jednacím dni. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Je to sněmovní tisk 342.

Ale oč jde: Souhlasíte, pane předsedo, že nejprve načtu shodu z grémia? Takže děkuji. A nyní tedy informace o návrzích, na nichž se shodlo dnešní grémium.

Dále navrhujeme zařadit volební bod návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Potom navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu:

Dále body z bloku zákony druhé čtení v pořadí, které bude platit po celý jednací týden.

Ve 13 hodin pak zítra, ve středu 30. listopadu, navrhujeme pevně zařadit nový volební bod návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.